A teď to přibývá.

Mezitím jsou lepší materiály, levnější.

To nevadí, že jste ušetřil.

A pořád slyšíme, a já už to slyším tři roky od všech ministrů včetně vlády, která byla moje, to neberte jako útok, že nemůžeme mít reference jako hodnoticí kritérium. To mi hlava nebere.

A to jsou klíčové body, které musíme vyřešit. Teď už rozhodli. Nerozhodli třináct měsíců.

Chodil. Tak takhle bychom postupovat neměli.

Proběhla i závěrečná slova, takže budeme hlasovat.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.